Pamatujete si, kolikrát jste mě tady někteří z vás křižovali za záležitost Uherského Ostrohu? No, a znáte rozsudek, ale o tom se nemluví. Před několika týdny vyšel rozsudek Krajského soudu v Brně, který jednoznačně potvrdil správnost postupu Ministerstva životního prostředí ve všech aspektech z hlediska EIA.

Já to tady záměrně říkám prostě proto, že i tady je to nějaká řekněme honička prostě na ty lidi, pochyby, jestli náhodou rozhodovali, jestli náhodou nezametali stopy. A znovu říkám, prosím vás, pokud se tam pohybují desítky lidí, i kdyby někdo nedůvěřoval nějakému tomu subjektu, a já v ně mám plnou důvěru, jak v inspekci, tak i v Policii ČR, tak se tam pohybovaly desítky lidí, inspektorů, úředníků, expertů ze všech oblastí včetně policie, dneska dozorováno státním zastupitelstvím, a někdo tady skutečně rozpřádá nějaké spiknutí, tak to už je i skutečně bez nějakého komentáře. Takže jestliže se v jiných případech řada z vás zaklíná tím, že policii máme nechat pracovat nebo orgány činné v trestním řízení máme nechat pracovat nezávisle a bez tlaku, tak to prosím udělejme i v tomto případě a řiďte se i v tomto případě.

Chtěl bych poděkovat rybářům. Já jsem se s nimi od té doby několikrát sešel a jsem v komunikaci celkem pravidelné s celou řadou z nich. Chtěl bych ujistit, že vláda se snaží pomoci tomu, aby se situace na Bečvě v rámci možností co nejrychleji vrátila do stavu před otravou.

Další stovky tisíc korun půjdou z Ministerstva životního prostředí právě na studie akademických pracovišť, které už byly zadány, a už se na nich pracuje, o stavu řeky a okolí jako podklad pro rozhodnutí o postupu dalšího zarybňování. Takže znovu, vážení. Je v mém největším zájmu, a pokud bych už nic jiného neudělal ve své funkci, tak mi věřte, že tohle určitě nechci nechat, že by se někdy mohlo stát nějakým pomníčkem nebo hrobečkem, je v mém největším zájmu, nejvyšším zájmu, aby viník byl nalezen co nejdříve, aby byl potrestán, ale jenom v této chvíli prosím, nechme pracovat orgány činné v trestním řízení. A já pevně věřím, že ony dojdou v nějakém čase a znovu říkám, byl bych nejšťastnější, kdyby už došly a kdyby ten čas byl co nejkratší k nějakému závěru. Děkuji. Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Já bych chtěl ale navrhnout, abychom si hlasováním rozhodli o tom, že se vyřazují všechny zbývající body kromě tohoto, abychom mohli následně ukončit tuto schůzi a s čistou hlavou se připravovat na příští týden, kdy budeme mít šest mimořádných schůzí.

Děkuji za pozornost. Tak procedurální návrh bezprostředně hlasovat o vyřazení všech bodů z pořadu této schůze vyjma tohoto, který je teď otevřen.

Kdo je proti?

Konstatuji, že návrh byl přijat.

Takže nyní prosím, aby se slova ujal navrhovatel tohoto bodu, které zastoupí pan poslanec Benešík, a který, budeli souhlasit, se pak zároveň stane i jeho zpravodajem. Prosím, pane poslanče. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, děkuji za slovo. Důvod, proč jsme nechali jako KDUČSL zařadit tento bod, je, že některé otazníky prostě zůstávají, zůstaly nevysvětleny, nebo jenom částečně, a možná je také dobře, pokud jsme si je vysvětlili interně, tak aby zazněly i na mikrofon.

Stalo se tak na základě šetření České inspekce životního prostředí, jež spadá do gesce Ministerstva životního prostředí.

Také by stálo za vysvětlení nebo za zjištění, proč firma Deza provedla nestandardní analýzu odpadních vod již v 8 hodin ráno v den havárie, kdy o ní ještě vlastně nikdo nevěděl.

Tady se nejedná jenom o pochybnosti věcného charakteru.